Pan zpravodaj už je na svém místě.

Pane zpravodaji...

Pane zpravodaji, můžete.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Děkuji. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Pane zpravodaji, jenom konstatuji, že pan poslanec Válek zrušil svou omluvu na dnešní jednací den. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další bod? Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh? Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám.